Pokud neznáme hodnotu jednotlivých faktur, těžko prověříme oprávněnost nároku na odpočet daně.

Údaje pro kontrolní hlášení. Finanční správa získá využitelné informace mezi kým, kdy a za kolik proběhl obchod. To, co tady předvedl pan poslanec Kalousek, je samozřejmě absurdní, protože jak je jeho zvykem, samozřejmě brutálně lže.

Ano, byl to intuitivní omyl. Já jsem se jim omluvil. Můžete se smát. A pan Winter si dokonce podal přihlášku za člena hnutí ANO. A to, co říká Kalousek, je nesmysl a lež. On zneužíval data: ProMoPro proti Vondrovi a ODS, on chodil na FAÚ a zneužíval data. Je to zase jenom sprostá lež, nic jiného. A nikdo ta data nemůže zneužívat. Nikdo.

Novela zákona o sankcích vzniká ze zákona bez možnosti správního uvážení na straně správce daně. Tam bude zavedena možnost promíjení pokut, je tam i zpětná působnost.

Takže je to tady na stole dlouho. Není pravda, že jsme o tom neinformovali.

Byl tam vzorový formulář i předběžná informace k vyplnění kontrolního hlášení.

A to se ani nezměnilo. Posílali jsme letáky.

A není to pravda, co říkáte, že jsou proti.

Kontrolní hlášení a EET je 30 miliard ročně: obce, města, kraje, důchodci, zaměstnanci, učitelé, hasiči, policisté, vojáci.

A vlastně tady porovnáváte věci.

Není pravda, že to není připravené. Je to připravené. Finanční správa je připravená, dělali jsme na to velkou kampaň. Není pravda, že se zneužijí data.

Znovu opakuji, že je to opatření proti velkým rybám. My jsme zavedli nový limit na institut nespolehlivého plátce. Podívejte se, jak narostl ten počet.

My předkládáme a chceme zrealizovat kontrolní hlášení, protože je to zásadní zákon na to, abychom vybrali daně, které jsme nechtěli na rozdíl od opozice, která tady vystupuje, navyšovat.

Nechápu, co jste dělali celý rok, a nechápu, proč vůbec tahle schůze byla svolána, protože je to proti zdravému rozumu a proti všem, kteří profitují z veřejných rozpočtů a státního rozpočtu. Prosím, pane předsedo. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem měl připravené krátké vystoupení, nicméně většina toho tady zazněla ve vystoupení pana ministra financí.